Vy můžete zabránit tomu, aby odvolali vaši kandidátku. Udělejte to.

Zachraňte holku, která bojuje proti mafii v České televizi.

Ty nejsi kluk, který podruhé za sebou zlikvidoval Moravskoslezský kraj. Tady jsi stál a hodiny jsi obstruoval. Vy jste strašně bojovali proti tomu nouzovému stavu. Tak strašně jste bojovali proto tomu nouzovému stavu. Prosím tě, prostřednictvím pana předsedajícího, Tomio, Hanka je tvůj kandidát. Ty jsi pro ni hlasoval, ty jsi pro ni lobboval.

Já tady budu sedět. Já, až tohle skončí, tak si tady buďto vezmu židli, nebo nevezmu židli a budu tady zase stát, dokud mě policie násilím nevyvede, a prosím každého, kdo s tím nesouhlasí, aby se buďto postavil vedle mě, anebo aby využil svého práva obstruovat. Jaký máš rekord ty, prostřednictvím pana předsedajícího?